třetí čtení Pan ministr Chovanec je připraven včetně zpravodaje garančního výboru za výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj pan poslanec Klán.

Pan navrhovatel se hlásí do rozpravy. Pane ministře, máte slovo. Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, s touto právní normou jsem vás seznamoval podrobně ve druhém čtení. Dovolte mi tedy jen připomenout, že cílem této novely je především provedení některých technických změn a sjednocení terminologie s novým občanským zákoníkem. Dále pak sjednocení právní úpravy pro podání žádosti o vydání občanských průkazů a cestovních dokladů. Děkuji za pozornost.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, dovolte mi, abych se velice v krátkosti vyjádřil ke svým pozměňovacím návrhům, jelikož jsem z důvodu zahraniční cesty nemohl být na jeho projednávání na výboře a rád bych se s reakcí vyjádřil ke stanovisku předkladatele, tedy zástupce předkladatele, k mým návrhům. Tyto návrhy jsou samozřejmě v systému pod bodem B a předpokládám, že pan zpravodaj k nim potom zaujme stanovisko.

Chci upozornit na to, že jsem navrhoval, aby se do občanského průkazu povinně evidovaly údaje o trvalém bydlišti a údaje o manželském stavu. Bohužel ministerstvo toto odmítlo z důvodů, že se jedná o finančně náročnou agendu. To znamená, jakékoli změny by znamenaly vydávání občanských průkazů a tyto úspory jsou docela značné tím, že se tyto údaje do občanských průkazů neuvádějí. Upozorňuje taky, že od 1. ledna 2017 má být zaveden nový právní předpis, který by tuto okolnost mohl již řešit.

Stanovisko ministerstva je záporné. Co se týká údajů v bodě B2, které jsem navrhoval, to je využití elektronického čipu.

Místo nějaké karty hráče využít občanský průkaz. Toto je přesně tato možnost. Jediné slovíčko doplněné do tohoto zákona, a to slovíčko aplikace v rámci elektronického čipu by toto umožnilo, umožnilo by odborníkům ministerstva pracovat už na využití tohoto konkrétního média jako identifikačního prvku k jinému zákonu a nemusel by se vymýšlet nový karetní systém. Myslím, že by to bylo rozšíření stávající funkčnosti a velice dobré. Věc, která z pohledu mého by stála za zvážení, je, že v tomto zákoně se navrhuje, a přiznám se, chápu předkladatele, ulehčení práce úředníků Ministerstva vnitra zabývajících se agendou obyvatel.

Ale z principu funkce a kontroly by také měla evidovat jakékoli zásahy do evidence obyvatel, to znamená jenom úpravy textů ve stávajících dokladech, popřípadě jiných.